Jenom bych chtěl říci, protože když jsem to někde napsal, tak mi lidé říkali, že to není manžel, ten jeho kolega. Ale oni se nějak vzali ve Španělsku a tam to je manželství.

Takže my bychom rádi tedy vás požádali, aby se zařadil tento bod na program schůze. Jak jsem říkal, ten návrh už tady padl vícekrát, jako první bod dnes, případně když to neschválíte, první bod zítra, a jinak my budeme, obě opoziční strany, sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, abychom to probrali. A znovu říkám, je neuvěřitelný přístup premiéra Petra Fialy. Média ho chrání, média chrání premiéra Fialu. A já si myslím, že opravdu premiér Petr Fiala by měl k tomu přistoupit tak, že hnutí STAN nebude ve vládě, protože tohleto přece není už možné. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů do večerního opozičního okénka. Jako druhý bod za ten bod, co navrhoval Marek Benda, bych prosil zařadit bod číslo 38, sněmovní tisk 8, což je zákon o celostátním referendu, jelikož jsme už jedna z mála zemí, která tento zákon ještě nemá, a my jsme přesvědčeni o tom, že i lidé musí mít možnost rozhodovat o důležitých věcech, a jako třetí bod, bod číslo 67, sněmovní tisk 119, což je zákon o poskytování dávek, který se týká zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Ano, děkuji, pane poslanče.

Ano? Děkuji.

Mám tu ještě nějaké omluvy, které nyní načtu.

Ještě zde vidím přihlášku s přednostním právem paní předsedkyně Schillerové. Paní místopředsedkyně, já mám jenom takový podnět.

Dobře, děkuji. Ano, tak už zde vidíme jednu členku vlády, je to paní ministryně. Já bych poprosila nyní svoji kolegyni, jestli by mě mohla zastoupit při řízení schůze, a hlásím se tímto s přednostním právem.

Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, jsme u schvalování pořadu schůze a nyní se s přednostním právem přihlásila paní místopředsedkyně Sněmovny, paní Věra Kovářová. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde ráda reagovala na vystoupení paní předsedkyně Schillerové a pana předsedy Okamury.

Chtěla bych upozornit na to, že v těch předcházejících záležitostech se nejednalo o porušení zákona. Hnutí STAN a představitelé reagovali rychle a vesměs odstoupili ze svých funkcí. Připomenu jen záležitosti pana Věslava Michalíka, na kterého bych zde samozřejmě ráda vzpomenula s úctou a láskou, protože nás opustil tuto neděli, což mě velmi mrzí.

Jan Farský svou chybu uznal a poslanecký mandát na doporučení předsednictva složil. Také zde byly zmíněny firemní dary. Je zcela zřejmé, že firemní dary hnutí STAN byly prověřeny Úřadem pro kontrolu nad hospodařením politických stran a hnutí a byly shledány jako v pořádku a v souladu se zákony. STAN konstatoval, že přijímá dary výhradně od právnických osob se sídlem v České republice a od českých občanů, a to na transparentní účet také od firem, které zde mají své IČO a platí zde daně, nikoliv, jak bylo zde mnohokrát konstatováno, od nějakých prázdných schránek. Také jsme přijali okamžitě opatření. Dary, o kterých bylo diskutováno, jsme vrátili.